Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Františka Laudáta a poslankyni Martu Semelovou. Má někdo jiný návrh?

Je to hlasování s pořadovým číslem 1, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovali 37. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Františka Laudáta a poslankyni Martou Semelovou.

Z členů vlády se dnes omlouvá pan premiér Bohuslav Sobotka z důvodu zahraniční cesty, Richard Brabec zahraniční cesta... Já vás požádám kolegyně a kolegové o ztišení, abychom se navzájem nepřekřikovali.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. První vystoupí navrhovatel, předseda klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, kolegové. Sešli jsme se dnes ke třetímu čtení zákona o elektronické evidenci tržeb. Jedná se již o čtvrtou schůzi, na které je tento zákon ve třetím čtení zařazen. Předpokládám, že snad dnes zazní zásadní politická stanoviska k tomuto návrhu zákona. Jen pro připomenutí provedu kratičkou časovou rekapitulaci. Zákon byl předložen do Sněmovny 4. června letošního roku. Projednávání v prvním čtení trvalo sedm hodin čistého času. Ve druhém čtení osm hodin čistého času.

Tady tou krátkou časovou rekapitulací jsem chtěl jen zdůraznit, že na přípravu projednávání třetího čtení se domnívám, že jsme měli všichni relativně dostatek času.

Právě proto má většina států v Evropě již dnes zavedeny systémy evidence tržeb a ostatní státy, které to zatím nemají, je intenzivně připravují. Evidence tržeb především narovnává tržní podnikatelské prostředí, ale navíc zajišťuje výběr stanovených daní i u firem, které se snaží placení daní uniknout. Zavedením evidence tržeb stát tedy získá navíc miliardy korun do státního rozpočtu. Tyto miliardy pak můžeme použít mj. na podporu školství, zdravotnictví, zkvalitnění bezpečnosti a životní úrovně našich občanů a nebo i na splátku státního dluhu.

Tedy i okrádání všech poctivě podnikajících firem a živnostníků, měst, obcí, a tím vlastně všech občanů naší země. Chtěl bych závěrem poprosit všechny členy Poslanecké sněmovny o konstruktivní, věcnou a neosobní diskusi k tomuto tématu. Moc vás o to prosím. Děkuji za pozornost. Nyní se hlásí s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Já se shoduji se svým předřečníkem panem předsedou Faltýnkem v jediném že skutečně zazněla zásadní politická stanoviska a že jsme to probírali mnoho desítek hodin, nejenom v této Sněmovně, ale i na veřejných, odborných diskusích a seminářích. V této diskusi se jednoznačně prokázalo, že nic z toho dalšího, co pan předseda Faltýnek tady řekl, není pravda.